Takže děkuji za slovo. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Marie Pošarová, a poté přednostní právo. Prosím, máte dvě minuty. Děkuji.

Já vám děkuji, paní poslankyně. A nyní přednostní právo paní místopředsedkyně Kláry Dostálové.

Poprosím vás, kolegové a kolegyně, o ztišení. ... co se do toho kompromisního řešení podařilo dostat. Samozřejmě vnímám to, že vy to vnímáte jako velmi pozitivní, že zůstaly stavební úřady i na těch nejmenších obcích. Prostě na těch malých obcích úředníků nikdy nemůže být tolik. Vy jste sám říkal, že to povede ke stabilizaci úředníků.